Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 278, přihlášeno 97 poslanců, pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 279, přihlášeno 97 poslanců, pro 29, proti 25. Návrh nebyl přijat. Rozpočtový výbor dal kladné stanovisko. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 280, přihlášeno 97 poslanců, pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat. Dostáváme se ke třetí skupině pozměňovacích návrhů. Zde je pouze jeden a je to A3, pozměňovací návrh rozpočtového výboru, změna zákona o pojišťovnictví. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 282, přihlášeno 96 poslanců, pro 32, proti 25. Návrh nebyl přijat.

Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Patnácté, tedy poslední, hlasování je hlasování o pozměňovacím návrhu H3 pana Jakuba Michálka a je to změna malých a velkých rozpočtových pravidel. Je to zakotvení uvedení skutečného majitele jako povinné náležitosti žádosti o dotaci. Rozpočtový výbor vydal kladné stanovisko. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Ano, děkuji. O všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.